Proto jsem přesvědčený o tom, že s tím má přijít především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pak samozřejmě zřizovatelé.

Tento návrh rozšiřuje dotační tituly z tzv. národních zdrojů, o kterých se v poslední době hodně hovoří. Chtěl bych, když tady otvíráme nový dotační titul, říci něco k těm stávajícím. Zemědělský výbor na svém, nebo na některém ze svých jednání doporučil ministrovi zemědělství, aby všechny nespotřebované výdaje v tom kterém daném kalendářním roce, to znamená peníze, které má sice rozpočtovány, ale neutratí je, aby ty finanční prostředky v rámci jednotlivých dotačních titulů směřoval především na podporu živočišné výroby. A podíváteli se do dotačních titulů a do jejich posílení, zjistíte, že ministr zemědělství příliš nerespektoval potřebu živočišné produkce. Ale co respektoval nejvíc, bylo udržování a obnova kulturního dědictví venkova, kde vznikl já tomu říkám spíš takový velký medvěd grizzly, kdy v minulosti byla Poslanecká sněmovna často kritizována za fakt, že si jednotliví poslanci v rámci projednávání státních rozpočtů vydobyli podporu tu či onde na méně či více veřejně prospěšné aktivity. Tady vznikl program v rámci právě těch dotačních titulů, který navýšil ministr zemědělství ze 40 milionů na 400. Já tomu pracovně říkám kapličky. Ne že by to nebylo potřeba, ale uvnitř resortu zemědělství jsou myslím jiné priority a dotační programy na obnovu venkova, případně dotační programy, které vytvářejí samy kraje nebo ostatní ministerstva, Ministerstvo pro místní rozvoj apod., zcela určitě pokryjí i takovouto oblast, a to v situaci, kdy zemědělství se potýká s řadou jiných problémů, zejména se suchem, v této situaci posilujeme v oblasti dotačních programů právě rekonstrukce kapliček. Proto si nemyslím i v souvislosti s tím, co se tady děje, že musí vzniknout právě v kapitole Ministerstva zemědělství dotační program na nákup jednotlivých strojů a zařízení do škol zřizovaných Středočeským krajem. Co bych určitě podpořil, a bylo by to systémové řešení dlouhodobé, místo nákupu v tuto chvíli nových moderních strojů na jednotlivé školy spíše dlouhodobě podporovat různé praxe u privátních firem, tak aby se studenti mohli učit na nových strojích v praxi, a ne aby se každé dva tři roky musely nakupovat výjimečným dotačním titulem z Ministerstva zemědělství stroje nové a podobně. Myslím si, že systémovější by bylo podpořit spíše praxe u privátních firem než nakupovat nové stroje na střední školy. Proto tento návrh nově vzniklého dotačního titulu nepodpořím. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane ministře. Děkuji.

Jenomže nevymyslíte navíc dotační titul jenom tak.

Jdeme na ty maximální stropy, kterými můžeme do zemědělství a do zemědělské prvovýroby živočišné dostat finanční prostředky.

Vnímám tu výraznou potřebu mít tady opravdu vytipovaná kvalitní centra odborné přípravy, která bude stát dlouhodobě finančně podporovat a kde zvýšíme úroveň žáků.

Dále bych řekl, že to je také naplnění koaliční smlouvy.

Dva roky je podpora a přispíváme částí finančních prostředků na studenty středních škol a učilišť, kteří jdou dělat praxi k soukromým firmám, tak financujeme část nákladů na jejich odměnu v rámci takovéto praxe. Takže to už tady máme zavedeno.

Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

V současné době v Poslanecké sněmovně ale samozřejmě říkám, že to není úplně systémové řešení, protože tak jak už tady bylo řečeno, mělo by se to řešit jak přes kraj, tak i přes Ministerstvo školství.

Protože my je potřebujeme.